Je to bod 1 až 7. 1.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Ta se týká téhož problému zákazu vstupu, ale na veřejně přístupném prostory budovy, která souvisí s veřejnou dopravou. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh byl zamítnut. Týká se téhož problému a přístřešku zastávky nebo nástupiště veřejné dopravy. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Týká se téhož problému, vstupu podnapilého do prostoru, kde probíhá sportovní akce. Děkuji. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra?

Můžeme pokračovat. Potom budeme hlasovat o bodě A7 výboru pro zdravotnictví.